Je 14.00 a já zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech, pokusíme se všichni snížit hladinu hluku v sále. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo hlasuje kartou náhradní. Pan poslanec Munzar hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

S náhradní kartou číslo 5 bude hlasovat pan místopředseda Hamáček.

A ještě jedno organizační sdělení. V případě jejího ukončení ještě před polední přestávkou bychom pokračovali v přerušené 13. schůzi. V této souvislosti připomínám, že do 11 hodin bude nutné podávat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. To je z mé strany vše. A nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Bartošek k pořadu schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Je to z toho důvodu, že co se týká zahraničních misí, měli bychom respektovat armádu a naše vojáky, kteří budou nasazovat životy, aby armáda měla možnost včas se na tyto mise připravit, aby mohla všechno zorganizovat.

Takže děkuji a žádám vás kolegyně a kolegové za podporu zařazení tohoto bodu na pátek. Děkuji vám. Já vám děkuji. Anebo to nějak ještě... Já to doplním. Tak jak jsem to konzultoval, tak v pátek by teoreticky mohla uplynout lhůta jednoho třetího čtení. To znamená, tak jak to mám odkonzultováno.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych si dovolil navrhnout na pevné zařazení tyto dva body, bod č. 36 a bod č. 34.

Děkuji. Já vám děkuji. Pan předseda Michálek. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh na doplnění programu jednání této schůze, a to o sněmovní tisk 50, aby byl doplněn do bloku druhých čtení a do bloku třetích čtení.

Jde o sněmovní tisk 50, který rozšiřuje působnost zákona o registru smluv na státní společnosti, jako je ČEZ. My jsme šli do Poslanecké sněmovny s tím, že chceme maximální průhlednost fungování státních firem, protože Piráti jsou protikorupční strana. A protože už uplynuly lhůty pro projednání tohoto tisku, které byly touto Poslaneckou sněmovnou stanoveny na 80 dnů, tak bych vás chtěl požádat o to, abychom dozařadili tento bod a mohli ho projednat ještě na této schůzi. Už ho projednal garanční výbor. Garanční výbor pro veřejnou správu s návrhem souhlasil a doporučil ho Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacích návrhů. Bohužel, na těchto výborech se to zaseklo, protože tyto výbory se rozhodly čekat na rozhodnutí Ústavního soudu. My si myslíme, že by se to mělo projednat na této schůzi tak, abychom to stihli ideálně ještě do prázdnin. Děkuji za podporu. Jenom pro jistotu si to na mikrofon zopakuji. Bude to nový bod, sněmovní tisk 50. V tuto chvíli tam mají být třetí čtení a po třetích čteních první bod, pan poslanec Bartošek. Takže chcete to jako první bod úplně hned ráno, nebo chcete to třeba po tom návrhu pana Bartoška? A to třetí čtení potom... jste říkal 15. 6.? Tak, děkuji.